Nic takového bych si nedovolil české vládě říkat.

A my tady máme podle mého názoru naprosto výjimečnou příležitost, abychom tohle symbolické gesto odpovědnosti a solidarity v rámci dobrovolnosti učinili také.

Je zcela na vládě, jakým způsobem, jakými mechanismy tohle udělá.

To byl pan poslanec Kalousek a nyní tady mám tři faktické poznámky.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem se hlásil k té faktické poznámce po vystoupení pana místopředsedy vlády, který už tu není, nevidím ho, který říkal, že ten pakt je naprosto nezávazný, k ničemu nás nezavazuje atd.

Ta deklarace stanovuje nějaké cíle. Ten hlavní cíl je to, že chceme podporovat legální ale pozor, anglické regular se častěji překládá jako stálou a pravidelnou migraci do ostatního světa. A co je na tom klíčové, a to já považuji za nejvíce problematické, že stanovuje právo na migraci jako základní lidské právo. Dává ho naroveň právu na zdraví, právu na život atd. Nikdo samozřejmě...

Děkuji. Další s faktickou poznámkou, mám tady dvě přihlášky pro tuto chvíli, takže pan poslanec Ondráček a připraví se pan poslanec Holík. Děkuji, pane předsedající. Já jsem také chtěl reagovat na právě nepřítomného ministra vnitra a ministra zahraničí Jana Hamáčka, který zde říkal, že se neposloucháme. Ano, já s ním plně souhlasím. My se tady neposloucháme. Kdyby byl pan ministr přítomen, tak mu znova přečtu to, co jsem zde načetl, to, co jsem uvedl.

Prostě my se tady neposloucháme. Ano, neposloucháme se. Já jsem o uprchlících nemluvil.

Ano, máme svobodný výběr a můžu říct, že v České republice v současné době žije téměř 10 % cizinců.

Takže jak jste řekl, je to dobrovolnost a my jsme si vybrali tyto státy, které jsou nám řekněme nábožensky bližší. A mluvil jste o odpovědnosti.